Neměli bychom si ani říkat, že je to nějaká globálně celkově nebezpečná skupina lidí, kteří tady něco ohrožují. Prostě jednoznačně čísla kriminality při počtu Ukrajinců žijících na území České republiky tomu nenapovídají.

Jsou to lidé, kteří mají po výkonu vojenské služby nebo už byli zproštěni výkonu vojenské služby, ano, takže je logické, že s postupující dobou války nám roste i počet mužů, kteří na území České republiky přicházejí.

Děkuji.

Pan ministr, prosím. Já tomu rozumím a určitě nebudu tvrdit, že tady nejsou lidé, kteří se nějakým způsobem své povinnosti vyhnuli. Já pouze říkám, že když se tito lidé objeví na krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, jsou to lidé, kteří sem přišli z válečné země, tak právě zcela podle dikce dočasné ochrany, jak je stanovena, je jim ochrana v té zemi, pokud utekli před válkou, poskytnuta. Prosím, nerozporujme ani ten fakt, že řada těch mužů se sem skutečně legálně dostala. Jsou to lidé, kteří třeba přichází už po splnění branné povinnosti, byli propuštěni z armády a podobně a hledají svoji rodinu, která žije někde v bezpečí, nechtějí být v zemi, která je stále ještě zmítána válkou. Dokonce se nemůžeme v té zemi bavit ani o žádných bezpečných lokalitách. Válka jako taková prostě neskončila. Jediné, co odpovídám a já nehodnotím správnost, nesprávnost jejich počínání, já pouze tvrdím, že my z pohledu českého práva nemáme žádnou možnost, jak tyto lidi v poskytnutí dočasné ochrany nějakým způsobem odmítnout. Děkuji. Interpelace tímto vypršela.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Za druhé, zda byla dodržena technická specifikace techniky tak, jak byla nastavena? Za třetí, v případě, že došlo ke změnám v požadované specifikaci, u kterého typu techniky v tomto tendru a v jakém rozsahu? Za čtvrté, zda bude podíl českého průmyslu na plnění této zakázky ve výši 40 %?

Vážená paní ministryně, jsme za polovinou doby vašeho pověření, které je stanoveno pro jednání ohledně případného pořízení letadel páté generace typu F 35 pro armádu České republiky.

Za prvé, zda stále platí, a jednání jsou i takto vedena, co se týče stanovené ceny a počtu letadel?

Za třetí, zda jste, paní ministryně a předpokládám, že vnímáte složitou situaci našich občanů a naší země stále přesvědčena o správnosti tohoto postupu?

Děkuji za přednesení vaší interpelace.